Jak dlouho nám v tom tady vlastně bráníte. A celou dobu Fialova vládní koalice brání zákonu o referendu.

A to potom, abyste politicky ovládli Českou televizi, to znamená, aby se změnilo složení rad České televize tak, aby to bylo na stranu vládní pětikoalice.